Každý dnes uznává, že eNeschopenka nám velmi ulehčila práci.

Zájem o závěrečná slova? Paní ministryně nemá, pan zpravodaj také ne. Otevírám podrobnou rozpravu.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěla bych se přihlásit nejenom ke svému pozměňovacímu návrhu, ale také k pozměňovacím návrhům kolegy Mariana Jurečky.

Další pozměňovací návrh se týká odpuštění části pojistného a je pod sněmovním dokumentem číslo 5235.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Já bych se také ráda přihlásila ke svým pozměňovacím návrhům, které jsem podrobně odůvodnila v obecné rozpravě.

Děkuji.

Prosím, máte slovo.

Děkuji. Prosím, máte slovo.

Děkuji. Paní poslankyně Valachová, připraví se pan poslanec Martínek. Děkuji vám. Odůvodnila jsem ho podrobně v obecné rozpravě. Děkuji. Pan poslanec Tomáš Martínek, připraví se pan poslanec Skopeček. Prosím, máte slovo. Chtěl bych je jenom krátce odůvodnit.

Tento pozměňovací návrh to ruší, a to z toho důvodu, že hlavním argumentem předkladatele je administrativní náročnost zpracování přehledů o výši pojistného zaslaných ve fyzické, tedy papírové podobě.

Zastáváme názor, že každý by si měl svobodně zvolit, jakým způsobem uskuteční transakci úhrady pojistného.

V období ekonomického propadu tato skutečnost vede k vyšší nezaměstnanosti a vytlačování zaměstnanců do šedé ekonomiky. Za druhé, vyzývá vládu, aby připravila opatření v oblasti daňové politiky včetně politiky povinných odvodů, kterými by vysoké zdanění práce zmírnila, a předešla tak vyšší nezaměstnanosti a dalším strukturálním problémům.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Prosím, máte slovo.

Děkuji. Pan poslanec Jan Skopeček, poslední přihlášený v podrobné rozpravě.